Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ambicí předkládané novely je řešení pouze nejaktuálnějších diskutovaných ustanovení platného zákona a zároveň nastavit vyvážený systém práv a povinností cestovních kanceláří, pojišťoven a státu a zároveň zajistit ochranu spotřebitele v souladu s cíli směrnice Evropské unie. Ráda bych zde zmínila, že touto novelou nám jde, Ministerstvu pro místní rozvoj a celému státu, o stoprocentní ochranu našich spotřebitelů.